Budeme tedy pokračovat. Nejdříve přečtu omluvy a potom dám slovo paní kolegyni Černochové. Omlouvá se pan kolega Šarapatka do konce jednacího dne a paní poslankyně Válková také od 18 hodin do konce jednacího dne. Nyní tedy má slovo paní kolegyně Jana Černochová.

Děkuji, pane místopředsedo.

My už dneska nejsme v problému, že máme chránit vnější hranici. My už jsme dneska v problému, že bychom měli chránit hranici vnitřní. Někteří pět. Já si opravdu myslím, že pokud má dneska naše Poslanecká sněmovna přijmout nějaké usnesení, nějaké relevantní stanovisko pro zástupce vlády České republiky, pro pana ministra vnitra, tak by to usnesení skutečně mělo být mnohem tvrdší.

Nepřijde vám to skutečně mimo mísu? Já bych skutečně prosila, jestli by bylo možné, abychom tu debatu posunuli od těch akademických vzletných frází k něčemu skutečně konkrétnímu, k něčemu skutečně hmatatelnému. A já si skutečně myslím a chtěla bych vás tímto pozvat jménem svým i jménem pana poslance Kádnera, předsedy výboru pro obranu, se kterým děláme příští týden právě na téma ostraha hranic, moderní technologie, které jsou s ostrahou hranic spojeny, takže není to jenom lidský potenciál, jsou to prostě různé věci, které známe ze zahraničí, tak abychom se začali věnovat tomuto tématu a nezkoušeli si tady zase navrhovat něco, co skutečně je pouhou frází a plácnutím do vody. Navíc si někde v některých bodech to usnesení i protiřečí, prosím pěkně. Protiřečí si, že odmítáte zavádět kvóty, na druhou stranu za každého syrského občana navráceného do Turecka na základě dohody Evropské unie má být přesídlen jeden syrský občan přímo z Turecka. Vždyť to jdou dvě ustanovení toho usnesení proti sobě, kolegyně a kolegové.

Dovolte mi tedy, abych vás závěrem požádala o to, abyste podpořili usnesení paní Němcové a Občanské demokratické strany, protože to si myslím, že reaguje na tu tragickou událost z dnešního dne, a ne usnesení, které tady bylo kolegy v dobré víře, ale před drahnou dobou vypracováno. A ta doba... A byla jiná před Bruselem a asi se shodneme, že po dnešních tragických událostech jsme se v té válce, nebo ta válka se posunula zase o něco blíž k nám. A to si myslím, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli akceptovat.

Děkuji paní místopředsedkyni Černochové. Děkuji za slovo. Jen velmi krátce. Já nevím, jestli jsem to správně pochopil, snad ano, a jsem rád, že se ty věci vrátí zpátky do výboru, kde otázky obrany a bezpečnosti se mají projednávat. Paní kolegyně se zmínila o výboru pro obranu. Dvacátého čtvrtého je výbor pro bezpečnost, takže vážení kolegové, vy, které to zajímá, přijďte na ten výbor, můžeme se tam pobavit.

Děkuji panu kolegovi Chalupovi. Pan poslanec Fiedler není přítomen a místo pana poslance Černocha pan poslanec Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem moc rád, že dneska tady slyším vlastně jednotnou notu, a věřím tomu, že dneska potom při hlasování různých podnětů, které tady padly, budeme velice úspěšní a posuneme se krokem dopředu.

Mí kolegové z poslaneckého klubu zde obsáhle vysvětlovali, proč je dohoda s Tureckem totální prohrou premiéra Sobotky a také bezprecedentním ohrožením naší bezpečnosti.